Výborně. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Ještě bych poprosil pana zpravodaje. Zatím ho nevidím... už je na cestě? Chtěl bych reagovat na průběh dnešní debaty...

Poprosím k mikrofonu pana poslance Miholu.

Pan zpravodaj je zde. Tak prosím.

Vít Kaňkovský, který je jako lékař pro mě v této věci důležitou autoritou. Já razím tezi, že normální je nekouřit. Zároveň bych chtěl ale říct, že nejsem žádný militantní nekuřák.

Já poměrně dost často cestuji se svou rodinou a to není skutečně nějaká moje domněnka. Tyto situace zažívám velmi často.

Oceňuji, že na program jednání se dostaly oba protikuřácké návrhy.

Až budeme v průběhu dalších jednání řešit různé pozměňovací návrhy, tak bych se velmi přimlouval, abychom se nebáli inspirovat se zahraničím, kde podobné návrhy fungují a jejichž podobu společnost bez problémů akceptuje. Vím, že v mnoha klubech jsou různé názory na protikuřácký zákon.

Děkuji za pozornost. Já děkuji a prosím nyní s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Děkuji za slovo. My nemáme žádné závazné hlasování v tomto bodě, jako u mnoha jiných bodů. Nikdo z našich řad to nepodpoří. A já zkusím zdůvodnit proč.

V logice vašeho návrhu paní kolegyně Pecková, lékařka, říkala, že v rozpravě zcela jasně bylo prokázáno a doloženo kolegy lékaři, že cigarety a alkohol škodí zdraví. Tak by regulátoři, kteří podporují tento návrh zákona a musím říct, že zatím v debatě vystoupili především příznivci tohoto zákona, protože je to moderní, evropské, populární, tak my všichni to podpoříme apod. Proč zůstáváte na polovině cesty? Vy jste se tady shodli, že škodí cigarety a alkohol. Alkohol ne. Protože bezesporu škodí zdraví. Pan ministr kývá hlavou, tak to je dobrá zpráva, jestli lékař kývá hlavou, že alkohol neškodí zdraví, tak pro mnohé spoluobčany je to dobrá zpráva. A pominu poměrně komické vysvětlení, že tento návrh zákona má sociální funkci.

Ale kde je svoboda rozhodování? Trend je správný. Před deseti lety možná byl problém najít nekuřáckou restauraci. Dneska to problém není. Proč to chcete uzákonit? Zdá se vám, že přibývají málo nekuřácké restaurace? Zdá se vám, že občané nemají volbu a že do nekuřáckých restaurací nemusí? Do kuřáckých nemusí, když nechtějí? Vy přesto jste před připraveni páchat dobro. Já myslím, že kolega Marek Benda jasně ukázal na některé absurdní paragrafy. Je to tak.

A pak mají ještě lepší nápad, že o tom rozhodne starosta. Kdybyste se drželi normálního přístupu, tak řeknete: občan má rozum, vybere si.